Jenom připomínám, že tím, že jsme přijali A4, je nehlasovatelný B53, protože je identický, takže už ho nebudeme hlasovat.

Takže z tohoto důvodu je nehlasovatelný, pokud není nějaká námitka. V tom případě budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod písmenem B1 pana kolegy Zdeňka Ondráčka.

Já si dovolím jenom k hlasování. Nezpochybňuji hlasování. Prosím stanovisko paní ministryně k tomuto návrhu. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Návrh nebyl přijat. Prosím stanovisko ministryně. Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Děkuji. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Další návrh je B6 paní poslankyně Věry Kovářové. Prosím stanovisko.

Kdo je proti?

Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat.

Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Prosím stanovisko. Děkuji. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Další návrh je B11 paní kolegyně Věry Kovářové. Děkuji. Prosím stanovisko. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Pan předseda Kalousek.

To jste teď odmítli!